Ano, děkuji. Budeme hlasovat o návrhu usnesení pana poslance Bendla a to je nesouhlasné stanovisko s odpovědí na interpelaci.

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 222. Přihlášeno je 80 přítomných, pro 37, proti 24. Návrh usnesení byl zamítnut. Předseda vlády Bohuslav Sobotka odpověděl na interpelaci poslance Vojtěcha Filipa ve věci postavení sudetoněmeckého landsmanšaftu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 864. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Bohuslava Sobotky, který je z dnešního dne omluven. Nicméně s přednostním právem se přihlásil pan poslanec Vojtěch Filip. Prosím máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Vážené paní a vážení pánové, mě velmi mrzí, že od června čekám na další pokračování této interpelace, a svým způsobem chci upozornit stenozáznamem pana premiéra na to, že budu trvat v té doplňující odpovědi, až bude přítomen, na tom, aby vysvětlil, jak je možné, že se konkrétním závěrem Nejvyššího kontrolního úřadu dál nezabývá, pokud jde o Ministerstvo kultury a o působení té podivné nadace, přes kterou tečou peníze do Spolkové republiky Německo. České peníze českých daňových poplatníků. A samozřejmě mě bude zajímat i ta otázka, jak je možné, že ti, kteří zavinili milionové škody, mohou být jeho poradci. Děkuji. Děkuji. Přistoupíme tedy k další interpelaci.

Zde ministr zpochybňoval výsledky a důsledky druhé světové války, rozhodnutí vítězných mocností a právní akty přijaté k odsunu německého obyvatelstva, které nezachovalo věrnost Československé republice a neprojevilo aktivní odpor proti nacismu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 872. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Bohuslava Sobotky, který zde není. Projednávání této odpovědi se tedy přerušuje. Nyní přistoupíme k další interpelaci.

Projednávání této odpovědi bylo přerušeno. Otevírám rozpravu a do ní se hlásí paní poslankyně Pěnčíková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Paní předsedající, děkuji za slovo.

Tu jistotu nemáte a mít nemůžete.

Jestli jsem to dobře pochopila, pro vás není nejlepší způsob zajištění přiměřených výukových potřeb středních lesnických škol zajistit jim v podstatě vlastní pozemky, na kterých by mohly vykonávat konzistentní praxi ve všech fázích péče o les, tak jak jsem si to myslela já, že je potřeba. Ale vy máte určitě pravdu.

To je opravdu skvělá logika. V závěru vaší odpovědi jste mě ujistil, že je vaším zájmem napomoci zabezpečení kvalitních výukových potřeb středních škol.

Tehdy jsem možná ještě naivně byla ochotna tomu věřit, že to s těmi studenty myslíte dobře.